Evo kolegice i kolege, malo nas ima ali nastavljamo dalje sa replikama. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Lalovac drago mi je čuti vaša izlaganja. Ali postavljam jedno pitanje koliko je vremena trebalo u ovoj državi skoro 26 godina od kad postoji Narodna banka ali da nitko nikada nije ništa dotakao. Nije mi to jasno ili netko nije htio ili neki nisu znali kako je to toliko vremena moglo proći, a i ovaj prijedlog koji je sada predložen od strane MOST-a to se zna da je to predložio prof. dr. Ivan Lovrinović. Prema tome, te zasluge MOST-u iako smo istina bili u MOST-u ne pripadaju. To pripada Ivanu Lovrinoviću koji je pokrenuo taj i potpis ovdje u Saboru. Od 9 stranaka skupio je samo 45 potpisa koje je poslano u Europu da bi se odobrila ta revizija. I nije mi jasno, vi ste bili financijski, ministar financija. U Narodnoj banci stoji 17 milijardi koliko znamo kuna koje stoje. Kada bi oslobodili 7 milijardi kuna naše gospodarstvo sigurno bi živnulo i u Hrvatskoj bi se neke stvari promijenile. Pa želio bih čuti vaše mišljenje baš u vezi toga kada bi se oslobodilo 7 milijardi pošto bili ste ministar financija šta bi se pokrenulo najviše i kako bi to izgledalo u Hrvatskoj gospodarstvo kad bi te novce ubacili i kako se ti novci uopće troše. Znači, svake godine su nekakve zarade, a s tim zaradama Narodne banke izgleda nitko ne raspolaže.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa na pitanju kolega Mišić. Ne znam da li sam rekao u svojoj raspravi kolega Ivan Lovrinović je svakako u zadnjoj, u prošlom sazivu Sabora upravo potaknuo to pitanje kada se dovelo ovdje da li se treba glasati o nečemu ili ne i onda se postavljalo i dalje pitanje. Ja sam rekao onaj odbor što je vrlo bitno, danas sam to ovdje napomenuo Odbor za monetarnu politiku također vrlo dobro se sjećam tih pregovora sa kolegom Lovrinovićem da bi trebalo u Saboru formirati taj Odbor za monetarnu politiku gdje bi dalo puno aktivniju raspravu a ne samo da se dovodi kod ovakvih pojedinih rješenja.

Sad smo raspravljali upravo o polugodišnjoj informaciji što ponovno danas smo govorili da i primamo na znanje. Šta će nam nešto na primanje na znanje ako ne možemo o tome aktivno raspravljati i sudjelovati. A ovih 7 milijardi kuna koje bi se trebalo funkcionirati i ubrizgati u sustav, odnosno koje postoje u sustavu ali jednostavno ne dolaze do zapravo krajnjih potrošača. Međutim, oni samo stanu na tome i kao oni to dalje ništa ne mogu raditi. Mislim da nije, da upravo daljnje propitkivanje njihove uloge u oslobađanju tog novca i ovakve rasprave koje ovdje dovode svakako će i dalje vršiti jedan pozitivni pritisak, da netko ne bi mislio da vršimo nekakve negativne pritiske utjecaja na monetarnu politiku. Svakako ovakve rasprave dovode do pozitivnih rasprava, odnosno do pozitivnog pritiska na sve čimbenike u društvu prvenstveno na monetarna pitanja jer znamo da dugo vremena ovdje osim kolege Gorana Marića nije se netko raspravljao suštinski o problemima monetarne vlasti i zbog toga mi je drago kada se ovakve rasprave događaju u Saboru, da imamo tu i stručnjake iz monetarnih pitanja. Pa vjerojatno nećemo sve zamisli, ali nek' jedan dio zamisli se ostvari mislim da ćemo napraviti određeni pomak i da će ovi novci koji tamo stoje u konačnici doći do onih do kojih trebaju.

I umjesto jedne koordinacije da ste imali tešku situaciju koja je meni kao i znanstveniku, a i sad saborskom zastupniku nejasna jer je to i danas težak problem.

Pa zamislite vi to! Pa tko je vlasnik te institucije? Država Hrvatska. Pa prema tome, Sabor kao najviše zakonodavno tijelo mora čuti i glasovati. I ne samo to. Kad se pozivamo na praksu Europske središnje banke, pa o njenim izvještajima glasuje Europski parlament. Prema tome, ovdje slažete li se da se tu radi o manipulacijama na temelju neznanja velikog broja građana, a posebno mi je drago što ste kao ministar financija koji je dao značajan doprinos rješavanju problema franak, što ste izrazili mišljenje da se ovih oko 7 milijardi kuna po najrigoroznijim procjenama koji leže na kapitalskom računu HNB-a što se mogu upotrijebiti za poticanje gospodarstva. Jeste li vi imali mogućnost kao ministar financija suodlučivati kako će se upotrijebiti dobit HNB-a? Niste i po mom mišljenju oni su isključivo sami odlučivali. Uvaženi kolega Lovrinović da vrlo teško, otvoreno sam govorio da se vrlo teško i to su baš bile burne rasprave između evo to je kolega Grčić mene i guvernera gdje nisu baš bile ugodne onima koji su bili oko nas zato što imali smo drugačiji koncept. Koncept da HNB zapravo mora više doprinijeti hrvatskom društvu pogotovo u doba kada je šest godina teške recesije gdje jednostavno ne možete čisto stajati sa strane i reći sve se to dobro događa, a vidite kakva se situacija događa u društvu. Međutim, vrlo važno pitanje, evo sada smo nas dvoje zajedno bili na Odboru za financije i proračun što me šokiralo, a doći će ta rasprava, HNB ne znam da li znate upravo je skinula sa računa Financijske agencije 150 milijuna kuna na temelju spora iz 1996. godine i ugrozila poslovanje FINA-e, temeljne naše institucije koja nam jedan dio vodi Riznice, koja nam vodi COP za sve nas. Evo sad smo zajedno bili. Vidjet ćemo rasprava sutra ili prekosutra kada dođe o Godišnjem izvještaju FINA-e. I bacila ih u gubitak od 100 milijuna kuna. E sad da mi netko kaže jel' to glavna funkcija HNB-a? Jel' to funkcija Narodne banke da ovrši državnu instituciju, da je dovede pred bankrot? 150 milijuna kuna zamislite! Od 150 milijuna kuna 110 milijuna kuna su zatezne kamate. I FINA ukoliko ovdje mi ne donesemo nekakvu odluku da taj novac koji je HNB pokupio im s računa da se vrati u državni proračun, ponovno dokapitalizira FINA jer ćemo ugroziti poslovanje Financijske agencije preko koje se obavlja Riznica, obračuni plaća, znači temeljne funkcije koje su zapravo potrebne državi.

Gospodine Lalovac u vašoj raspravi dali ste i nekoliko pitanja, jedno od onih najzanimljivijih je što ukoliko se ne usvoji Izvješće HNB-a u ovom Saboru, što se onda dešava? I da li je normalno da u toj situaciji HNB nastavi funkcionirati kao da je sve isto kao i jučer, kao da se njih to ne tiče? Jer de facto ispada da nakon što imenujete guvernera i njegov tim na 6 godina nakon toga država, Hrvatski sabor, hrvatski narod sa njima ne bi trebali imati gotovo pa ništa. Ja mislim da bez obzira na neovisnost i poziciju institucije oni bi trebali više odgovarati Hrvatskom saboru, hrvatskim građanima nego Europskoj centralnoj banci. Bez obzira na sve gospodin Vujčić, guverner Vujčić bi trebao voditi računa što saborski zastupnici govore o tome, trebao bi voditi računa i o ovome što ste maloprije rekli da ako je osnivač jedne tvrtke država, ukoliko se u tim '90-im godinama desio problem koji sigurno nije uzrokovala FINA nego je vjerojatno uzrokovala država ali je FINA provodila odluku nekoga u tom trenutku da ne bi smjeli se dovesti u situaciju da blokiraju instituciju države kako bi naplatili 110 milijuna kuna kamate. Znači nije HNB sveta krava, nije država u državi, on bi trebao biti u funkciji građana i u funkciji svih onih koji od njega mogu imati koristi, poduzetnika i svih ostalih i sa te strane veću odgovornost i viša odgovornost je više nego potrebna.

Pa isto kao što svako ne usvoji se neko izvješće moralno je zapravo da odstupi jer većina saborskih zastupnika koji su birali tu osobu ukoliko nema više povjerenje svakako je da je barem u tom dijelu moralno da odstupi. Međutim, vidjet ćete ukoliko se ne izvrši to izvješće nastavit će se dalje poslovati i ovaj Visoki dom nema nikakve mehanizme, apsolutno nikakve mehanizme nema da uopće utječe na izbor novog guvernera, viceguvernera, zamjenika itd.

Međutim, ovo što smo maloprije čuli na odboru ja bih se još jednom na to osvrnuo, molimo da se hitno riješi problem FINA-e jer će vjerojatno Ministarstvo financija iz proračuna morati dokapitalizirati istu tu FINA-u, znači morat će se trošiti proračunski novac.

Jer oni rade jako puno poslova za državu i država je da ne kažem oslonac, da ne kažem da nam rade obračun plaća.

Evo kolega Lalovac je vrlo dobro i plastično prikazao i naš stav vezano za izmjene i dopune zakona što ja isto osobno podržavam, međutim tijekom ove rasprave se jako puno govorilo vezano za ulogu i poslovanju HNB-a. Pomno sam pročitao ne samo izmjene i dopune koje su predložene od strane kolega iz MOST-a nego i sam zakon. Članak 4. vrlo plastično prikazuje koja je uloga i zadaća HNB-a i sada vidimo razliku između realnosti i zakonskih obveza i onih stvari koje se dešavaju u svakodnevnom životu gdje ja osobno doživljavam HNB kao zaštitara stabilnosti monetarnih politika u Hrvatskoj, ali u korist nas svih, nas kao građane ove zemlje, a ne radi stabilnosti i vlasnika kreditnih institucija. Moje iskustvo odnosno sve što sam imao kontakte i sa HNB-om kao ravnatelj HZZO-a i kasnije kao ministar i sve ono što sam pročitao u medijskim natpisima je bilo de facto suštinska suprotnost od toga. Sve vezano za smanjivanje državnog deficita, sve aktivnosti koje smo radili su bile bez podrške HNB-a, a u konačnici se sjećam vrlo dobro vapaja de facto ministra financija u tom razdoblju da pomogne gospodarstvu sa monetarnom emisijom što se nije došlo sve dok nije došlo do smjene vlasti, dakle ta emisija je tek nastala koliko je meni poznato u proljeće odnosno u prvom kvartalu 2016. godine, pa bi htio da se čuje komentar da li je to nešto politički uvjetovano ili se samo radi o sporosti od narođenosti HNB-a. Pa sada ne znam dali je bilo nekakvih političkih uvjetovanja, ja samo znam da je u nekim dijelovima to ćemo doći do rasprave kada budemo raspravljali o polugodišnjoj informaciji ili godišnjem izvješću HNB-a kada je prilikom konverzije švicarskog franka jedno upozorenje koje je HNB poslala tada Vladi u nekih 10 do 12 točaka gdje je navela sve konsekvence što će se dogoditi u RH, da će porasti kamatne stope na eure, da će nam i dalje padati rejting, da će svi izbjegavati RH, da će nam se dogoditi potpuni kolaps, sustav itd. na kraju u konačnici nije se dogodilo ništa. Ne samo ništa nego upravo suprotno, gospodarstvo je više počelo rasti, građani su kroz svoje dohotke dobili određeni veći dio dohotka itd., itd. Onda se sada postavlja pitanje, svakoga se od nas od saborskih zastupnika, od ministara, od Vlade kada da određenu izjavu svakako on ima teret i odgovornost za ono što iznese pogotovo zato što ima utjecaj na javnost. Sada samo postavljam pitanje, kakva je odgovornost nekoga u HNB-u koja čak pismeno to napiše, pismeno napiše, ne dogodi se ništa, čak suprotno se dogodi, e sada se postavlja pitanje, jel netko namjerno nije htio govoriti istinu ili zapravo nisu znali? Po meni je možda bolje da nisu htjeli odnosno da su lagali jer ako nisu znali onda je to veći problem. Ako ne znaju a provode jednu takvu konverziju cijela javnost se zapita hoće li porasti kamatne stope u eurima, govorili su ići će na 6, 7%, pritisak je na ljudima u eurima bio šta će se dogoditi sa nama, upravo se dogodi poslije, a šta se dogodi, da kamatne stope u eurima počnu padati. Onda se postavlja pitanje odgovornosti institucije koja daje takve informacije. I sada se onako prođe. Tako da moramo priznati, a doći ćemo do takvih stvari, mislim da se svakako mora voditi odgovornost nekoga i pisano i reći kao što se to donosi za nas, za ministre, za Vladu, za predsjednika Vlade da se tako mora ta odgovornost odnositi na jednu takvo vrlo važnu instituciju pogotovo zato što njihove informacije jako mogu uznemiriti javnost, ljude koji imaju određene kredite u eurima jel ovisi o svojoj egzistenciji. Dakle moja intervencija je išla u ovom smislu, a ja sam je iskazao već prije deset dana na odboru da zakon ne ostane prazan. Dajte vi kolege iz MOST-a napravite taj napor i dopunite ovaj zakon, tako da se zna što je konsekvenca neprihvaćanja izvješća u Saboru. I druga stvar, ova savjet famozni zaista ne može opstati kao savjet, to je čisti sukob interesa ili sukob sa samim sobom, bolje rečeno, da ljudi u savjetu budu isti oni koji vode banku, prema tome oni savjetuju sami sebe. Pa neka barem promijene ime, neka se zovu bor, neka se zovu izvršni odbor banke ili ne znam kako, ali nema nikakvog smisla da se zovu savjet ako se neće proširivati u onom smislu o kojem je Boris malo prije govorio.

Znači u bankarskom sustavu u deset milijardi kuna ili nešto malo manje viška likvidnosti ima. Kamate su na povijesno niskim stopama i razinama. Postavlja se pitanje, zašto još uvijek kreditna aktivnost u Hrvatskoj pada, zašto naši građani ne mogu doći ili teško mogu doći do kredita, a što je još važnije poduzeća još teže? Znato zašto? Zato što bankari gledaju na naše poduzetnike kroz dvostruke ili trostruke naočale. Dakle ta averzija, taj otpor prema riziku je užasno velik i tu je uloga HNB-a da mijenja situaciju. Dakle, ja očekujem da HNB da veći doprinos u ovom trenutku kada je kao u avionu koji je poletio taj uzgon treba još pojačati da dosegne neku visinu koju treba doseći, a to je hrvatsko gospodarstvo koje mora rasti više nego što raste sada.

Uvaženi kolega Grčić, da zato sam i osobno rekao danas da pohvaljujem prvi korak koji je napravljen od strane kluba MOST-a, da je ovo samo prvi korak u povećanju transparentnosti rada, a da nam izvješća koja nam dolaze kao godišnje izvješće ili polugodišnja informacija ne bude navedeno samo nekakvih stotinu ili 200 tablica statističkih pokazatelja itd. nego da kažu koje su aktivne mjere HNB-a sada kada imate 11 milijardi kuna viška, ne možete reći evo ima 11 milijardi kuna viška a s druge strane neće te banke da ga plasiraju i eto to sve tako stoji. Znači da kažemo kojim su mjerama radili, je li to problem visoke pokrivenosti ovih rezervacija sa lošim plasmanima. To smo danas čuli da ganjaju svoje nekakve postotke a to ćemo doći kada dođemo do rasprave jer koja nam je onda funkcija ako imamo 11, 12 milijardi kuna i zamislite to čuju i hrvatski poduzetnici koji trebaju plasmane po 1 do 2% u hrvatskim kunama da imaju plasmane za proizvodnju, za izvoz, za turizam a jednostavno do tih novaca ne mogu doći. Onda se postavlja pitanje tko je tu lud, tamo postoje nekakvih 11, 12 milijardi po 1, 2%, do tih novaca nitko ne može doći. I to je jednostavno, i znači ne samo taksativno navođenje i zato ćemo mijenjati izvješća narodne banke, znači šta su sve napravili, šta traže od nas da izmijenimo da mogu to raditi da se to procirkulira da dođe zapravo novac do hrvatskih građana a ne samo da oni kažu čuvamo stabilnost cijena. Znači u današnjim uvjetima je zapravo puna zaposlenost glavni cilj. Puna zaposlenost. Šta vam znači stabilnost cijena ako nitko ne radi? O kojem cilju mi govorimo? Ako promijenimo da je puna zaposlenost zapravo cilj Vlade, a cilj svake Vlade je puna zaposlenost jer tako punite i mirovinski sustav i zdravstveni sustav, punite i taj dio PDV-a i proračuna itd., mijenjate potpunu paradigmu šta je zapravo glavni cilj monetarne vlasti, je li zaposlenost ili cijena. Ako se nalazimo na međunarodnom tržištu konkurentnosti danas su cijene, zapravo niveliraju se putem tržišta.

Izvolite. Evo danas govorimo o HNB-u, međutim većina nas je govorila o onome što bi zapravo i trebao biti posao HNB-a i što je bitno i od čega će naši građani imati neke koristi. Međutim i ovo što danas predlaže Klub zastupnika MOST-a, ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kojemu je cilj kako su oni naveli veća transparentnost u poslovanju HNB-a, svakako je za pohvalu jer od nečeg trebamo krenuti. I u prošlim sazivima Sabora dosta smo tu razgovarali, analizirali, davali prijedloge, kritike, razmišljanja što bi trebalo i čini mi se da nitko nije bio u potpunosti zadovoljan. Ovo što sada govorimo i što je prijedlog ovog zakona je transparentnost koji je cilj zapravo da građani imaju uvid i prije svega mi zastupnici kako bi se vidjelo kako se troše ta sredstva kojima raspolaže, odnosno poslovanju HNB-a. Često čujemo kritike da su visoki materijalni troškovi, visoke plaće, čuli smo za razne povlastice ali sve smo to čuli iz medija. Međutim kada ćemo imati mogućnost uvida u te podatke možda ćemo se uvjeriti u nešto drugo, možda će se neke stvari demantirati, možda ćemo zaključiti da zapravo u HNB-u jako paze kako troše ta sredstva, međutim u ovom momentu mi to ne znamo pa zato je i percepcija javnosti a i nas ovdje u Saboru takva da ovo poslovanje baš nije najbolje. Ulaskom Državnog ureda u reviziju dakle mi ćemo te podatke dobiti, moći ćemo ih uspoređivati, možda ćemo stvarno neke teze i pretpostavke demantirati. Ali jedno je sigurno, imati ćemo te podatke a samim time i veću transparentnost. Ovdje napominjem da je važno zadržati neovisnost. Tu je sada dilema da li neovisnost potpuna HNB-a ili samo samostalnost u poslovanju.

I zato je važno saslušati i struku i javnost i onda nakon široke rasprave o tome donijeti odluku. Dobro je da ovaj prijedlog ide u dva čitanja tako da već ovdje smo čuli niz prijedloga koje bi trebalo uvrstiti u sam prijedlog da u drugo čitanje dođe zakon koji ćemo vjerojatno moći prihvatiti jer velim, smatram da zakon ovakav treba. Tu je bilo i nekoliko primjedbi što se tiče suglasnosti iz EU jer se evo predlaže da se uz reviziju financijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja koji prema članku 62. važećeg zakona obavlja neovisni i vanjski revizor, omogući i državnom revizoru provedba revizije učinkovitosti s time da se jasno utvrđuje što se smatra takvom revizijom uz poštovanje pravnog okvira EU mjerodavnog za poslovanje središnjih banaka i ne dovodeći u pitanje načelo institucionalne neovisnosti iz članka 130. ugovora o funkcioniranju EU. Dakle, neovisnost je važna. Iako još jedanput napominjem ne smatram da i o tome ne bi trebalo ovdje raspraviti. Tu ćemo dakle morati promijeniti i zakonodavni okvir za rad Državnog ureda za reviziju kako bi u njemu bila utvrđena ovlast za provedbu revizije poslovanja HNB-a, dakle kako bi nam oni mogli podastrijeti sve one informacije, sve one brojke koje su dužni objavljivati za ostale državne institucije. Dakle ne samo onoga što je do sad su vanjski revizori objavljivali a to je dalje sve napravljeno u skladu sa zakonima, međunarodnim računovodstvenim standardima i hrvatskim za objavljivanje. Dalje, u prijedlogu stoji kako HNB mora jednom godišnje podnositi Hrvatskom saboru polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike kao i godišnje izvješće o svom radu i poslovanju. Naime, dosad smo imali polugodišnju informaciju o financijskom stanju i stupnju ostvarenja stabilnosti cijena. Međutim, nismo imali glasovanje odnosno prihvaćanje ili neprihvaćanje. Sada je pitanje ukoliko mi ovakvu informaciju ne prihvatimo što se događa, ko je odgovoran, koje su konzekvence? Dakle, ovdje se već zadire malo i u dio monetarne politike pa smatram da bi tu trebalo još malo to decidirano navesti odnosno razmotriti. A o tome smo već isto govorili, više kolega se u svojim raspravama i replikama na to osvrnulo. Dakle, imamo dalje samo poslovanje. U poslovanju možemo izvješće opet prihvatiti ili ne prihvatiti. Što će se dogoditi, evo bilo je da li će iz moralnih razloga jednostavno onda guverner dati ostavku, da li će biti regulirano odnosno predloženo da mi kao Sabor koji potvrđujemo premijera na tom mjestu, guvernera ispričavam se, ja bi odmah i premijera, mada i premijera potvrđujemo, da on, imamo neku mogućnost nekih sankcija. Kojih sankcija? Ne znam, očekujem istu tu raspravu odnosno daljnji prijedlog. Imali smo dalje da se uvodi ograničenje trajanja mandata članovima savjeta HNB-a na najviše dva mandata od po 6 godina. Dosad je uvjet bio kao i dalje ostaje da mora biti državljanin RH s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravom području. Već je ovdje bilo naglašeno da ne bi možda bilo loše, to je kolega Aleksić o tome govorio da se napravi dopuna i da tu uđu i članovi udruga za zaštitu potrošača koji su stvarno jako dobro upoznati s time. Bilo je i prijedloga da se formira Odbor za monetarnu politiku koji bi također imao svojeg predstavnika. I smatram osobno da bi to trebali biti neovisni vanjski stručnjaci jer moramo priznati da je dosta nelogično da članovi Savjeta, dovoljno je da zadovoljavaju ove kriterije i oni mogu biti i osobe iz HNB-a što i nije baš najsretnije rješenje. Treba dobro razmisliti, analizirati sve prednosti i nedostatke koji omogućavaju osobama iz HNB-a da istovremeno budu članovi Savjeta, dakle da oni savjetuju guvernera. Sama intencija Zakona o dopunama Zakona o HNB-u je dobra.

Tako i ovaj smjer ove izrade zakona je dobar i vjerujem da će kolege prihvatiti sve ove rasprave, prijedloge, kritike i da će definirati novi zakon odnosno novi prijedlog zakona koji ćemo i mi sigurno moći podržati. Vjerujem da će on biti jasan, nedvosmislen pa neće u njemu više biti ovih dilema kako što je to sada.

Uvažena zastupnice znači ovdje se cijelo vrijeme govori o neovisnosti Hrvatske banke narodne, ali čini se da ta neovisnost znači samo neovisnost od Hrvatskog sabora i od Hrvatske vlade. Jer ako je, zašto se ne spominje neovisnost od stranih revizora? Zašto se ne spominje neovisnost od stranih centara moći, zašto se ne spominje neovisnost od stranih poslovnih banaka? Znači mi imamo jednostranu neovisnost, mi moramo dati neovisnost HNB-u u slučaju kada hrvatske institucije žele nad njom imati kako nadzor tako i utjecaje na njezin rad ali kad stranci trebaju dakle ući u HNB onda više te neovisnosti nema. Ja bi podsjetio na članak 53.

Ali ovakav način dakle da je HNB neovisna pa da ona može raditi što god hoće a mi sad moramo praktički moliti nekoga da obavimo nadzor nad nečim što se zove hrvatsko i nad nečim što se zove narodno jednostavno ne stoji.

Ja želim vjerovati da Hrvatskom narodnom bankom upravlja guverner, da upravlja savjet i da rade u najboljem cilju hrvatskih građana. Tu smo danas vodili rasprave da to nije tako i zato sam otvorila mogućnost da je monetarna politika nešto o čemu treba raspravljati, da sam za to da se na temelju argumenata daju smjernice. Međutim i dalje tvrdim da HNB mora biti neovisna institucija koja radi po zakonima koje donosi ovaj Sabor.

Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja ću u ime kluba HDZ-a govoriti o ovom predloženom zakonu, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci koji kao klub isto tako načelno podržavamo ali tražimo i očekujemo da ćemo ga do kraja zapravo modificirati onako kako on treba glasiti. Naime HNB je kao središnja banka RH i sastavni je dio europskog sustava središnjih banaka. Osnovni cilj HNB-a je održavanje stabilnosti cijena pri čemu sama HNB vodi računa i o stabilnosti financijskog sustava u cjelini. HNB vodi monetarnu i deviznu politiku, upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske, izdaje hrvatski novac kunu, izdaje odobrenja za rad kreditnim institucijama, kreditnim unijama, te institucijama za platni promet i elektronički novac. Isto tako izdaje odobrenja za rad ovlaštenim mjenjačnicama. Ono što je važno za HNB da je ona ovo što je i kolegica i svi kolege prije spomenuli, da je samostalna i neovisna i ta neovisnost je ključan preduvjet za uspješno i vjerodostojno provođenje monetarne politike, a time i ostvarivanje osnovnog cilja Središnje banke a to je stabilnost cijena. Prethodna Vlada je zaista u postupku zatražila mišljenje same Europske središnje banke i neovisnost HNB-a je isto tako uvjetovana i samim sustavom u kojemu se mi nalazimo. Kada se u okviru ovog pitanja postavilo zapravo što se želi postići ovim zakonom, onda je ono što smo naveli to su bila tri uvjeta. Dakle, upravo da HNB bude prvo da se omogući Državnom uredu za reviziju da obavlja godišnje revizije sa sastavljenih financijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja HNB-a. U svakom slučaju sredstva kojim upravlja HNB su sredstva hrvatskih građana i u svakom slučaju je nužno da Državni ured za reviziju može i mora kontrolirati trošenje, dakle našeg novca, odnosno na koji način raspolaže se upravo tim novcem koji hrvatski građanin je inače nas i HNB ovlastio da njime upravljamo. Drugo pitanje je nalaganje Hrvatskom saboru, odnosno mogućnost na koji način će Hrvatski sabor prihvaćati ili ne prihvaćati godišnje izvješće o radu i poslovanju HNB-a, te kako će se to odraziti isto tako kod davanja polugodišnjih informacija o financijskom stanju i stupnju ostvarenja stabilnosti cijena, te provedbe monetarne politike. Treće je bilo smanjenje, odnosno pitanje broja mandata guvernera i drugih članova savjeta HNB-a, dužina trajanja njihovih mandata i zapravo sam sastav člana, odnosa Savjeta HNB-a. Ono što treba reći da je samim postojećim zakonom je omogućeno da u Savjetu Narodne banke sjedi zapravo guverner i šest viceguvernera, a sam opseg kontrole, ono što smo rekli i u samom našem izvješću od odbora, dakle pretpostavka je da sama kontrola HNB-a bude omogućena i šire. Dakle, da u samom Savjetu HNB-a može sjediti i drugi građani, odnosno stručnjaci koji za to dobiju mandat. U samom statutu Hrvatske narodne banke piše, to je članak 4. kaže da se Savjet sastoji od 8 članova – guverner, zamjenik guvernera i 6 viceguvernera HNB-a. Dakle, u tom slučaju je nužno i izmjena Statuta odnosno izmjena i dopuna samog zakona dalje o Hrvatskoj narodnoj banci. Isto tako, Državna komisija odnosno Europska središnja banka navodi i to da opseg kontrole kada govorimo o onom prvom pitanju, dakle ulaska Državnog ureda za reviziju u obavljanje godišnje revizije financijskih izvješća kaže da opseg kontrole treba biti jasno utvrđen pravnim okvirom, treba biti bez utjecaja na poslove ispitivanja svih poslovnih knjiga i računa središnje banke od strane neovisnog vanjskog revizora te u skladu s načelom institucionalne neovisnosti, treba biti u skladu sa zabranom davanja uputa središnjoj banci i njezinim tijelima nadležnim za odlučivanje te ne smije utjecati na zadaće središnje banke povezane sa ESSB-om. Dakle, državnu reviziju potrebno je provoditi na ne političkoj, neovisnoj i potpuno profesionalnoj osnovi. Dakle, sve je moguće ukoliko se izradi pravi i pravilan pravni okvir kojim će ta neovisnost biti zagarantirana a isto tako i ukoliko se samo provođenje nadzora bude na taj način profesionalno i uz uvjete čuvanja profesionalne tajne. Isto tako kaže se mora se osigurati povjerljivost informacija i dokumenata koje mu je dostavio HNB u istoj mjeri u kojoj HNB primjenjuje odredbe o poslovnoj tajni. Dakle, evo to je jedan od uvjeta. Neovisnost Središnje banke dakle mora biti obuhvaćena kroz više aspekata, a to je funkcijska, institucionalna, osobna i financijska neovisnost. To je ono, sva ona načela koja se treba i dosada se tako i ponaša. Ono što je isto tako važno da kroz, što su kolege isto tako i na odboru spominjale i složili smo se oko toga, da godišnje izvješće odnosno polugodišnje izvješće mora biti isto tako kada se prezentira Saboru moraju biti iza toga konzekvence koje bi proistekle iz toga ukoliko se to izvješće ne prihvaća, a ne samo prima na znanje. To onda zaista mora biti jasno definirano i mora se znati tko je za što odgovoran kao i svi subjekti u RH. Dakle, stav kluba HDZ-a je dakle da je ovo vrlo kvalitetan pomak u smislu mijenjanja načina rada i poslovanja ali u cijelom ovom sustavu je bitno dakle s obzirom da smo članica EU koja isto tako mora poštivati odredbe zajednice u kojoj se nalazi mora dakle imati pozitivno mišljenje i uskladiti sve to sa stavom Europske središnje banke i poštivati na način da naši interesi budu kao ravnopravne članice u potpunosti zaštićeni, a da u isto vrijeme imamo kvalitetan nadzor nad poslovanjem HNB-a koja kao što sam rekla troši i koristi sredstva zapravo naših poreznih obveznika i na taj način mora u svakom slučaju odgovarati za zakonitost poslovanja i trošenja tih sredstava. Ovdje su kolege napominjale isto tako da li i na koji način HNB je postupala u određenim slučajevima. Isto tako kada upozorava što će se dogoditi kao posljedica bilo kakve promjene normalno je da će ona to i da to na određeni način mora jasno izreći. A isto tako je važno da je ona u toj proceduri uspjela sa svojim instrumentarijem zapravo suzbiti bilo kakve velike potrese. Ne zato, ono što je kolega Lovrinović rekao da je HNB zapravo pobjednik nekakvih radnji, ne, nego je prednost utoliko što je kroz instrumentarij mogla napraviti sve ono da što bolje zaštiti hrvatske građane i da tu promjenu koja se dogodila u tom slučaju na financijskom tržištu da što bolje amortizira i da je što lakše možemo zapravo prebroditi. Pa evo jedan od tih instrumentarija koji su bili je ono što piše u Izvješću HNB-a da je kunska likvidnost povećana ponovnim uvođenjem redovitih repo operacija i ukidanjem obveznih blagajničkih zapisa, a deviznom intervencijom osigurana je devizna likvidnost te su na taj način zapravo smireni pritisci na tečaj domaće valute. Evo, to su instrumenti kojima se poslužila HNB u ovom slučaju. Ali ne kažem da je to institucija koja u svakom slučaju je dobro reagirala ili najbolje. Ali kažem ona je u sustavu koji treba i mora biti kontroliran. I na kraju krajeva evo to kroz izmjene zakona i kvalitetnu izmjenu zakona se može vrlo dobro postići. Prva je ona uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Uvažena kolegice tijekom današnje rasprave vi ste spomenuli da bi devalvacija kune ugrozila korisnike kredita. Ta tvrdnja je dakle potpuno netočna jer bi devalvacija kune pomogla korisnicima kredita u slučaju kad bi se ujedno ukinula valutna klauzula. Govornik se ne razumije./ … politika HNB-a ugrozila je korisnike kredita odnosno dužnike sa valutnom klauzulom i nepromjenjivim tečajem, nerealnim i to možete vrlo lako provjeriti ako pitate sve dužnike u Hrvatskoj koji su digli kredite u švicarskim francima, mnoge dužnike u eurima koji ih trenutno ne mogu plaćati, a također i buduće dužnike koji imaju kamatnu stopu vezanu u EURIBOR i LIBOR gdje se očekuje da će u narednih nekoliko godina doći do rasta kamatnih stopa i gdje će opet dužnici biti dovedeni jedna nova skupina u stanje da neće moći plaćati svoje kredite i da će izgubiti svoje nekretnine odnosno zaloge koje su dali za uzvrat tih kredita. Prema tome, devalvacija kune je jedno od rješenja ustvari nužno rješenje da bi se olakšala dužnika kriza u Hrvatskoj, ali i da bi se potaknulo gospodarstvo. Bitno je ukinuti valutnu klauzulu, a o tomu već u Hrvatskoj 22 godine jednostavno ne čujemo ništa jer se o tome ne smije govoriti. Poštovani kolega, vi morate znati da je kuna vezana i snaga kune je vezana na tečaj eura. Mi nemamo zlatnih rezervi da smo to mogli vezati na zlatne rezerve i u ovom odnosu u kojem jesmo kao mlada država, mi itekako moramo voditi računa o tome da je nemoguće ukinuti valutnu klauzulu na takav način jednoznačno kako vi to kažete jer u protivnom to znači da će kompletno svi krediti glasiti isključivo na kune. Dakle, naša valuta je vezana omjer i odnos naše valute odnosno kunska protuvrijednost je vezana na same eure, dakle mi nemamo mogućnost u ovom slučaju ili se mora postići neka druga politika da bi naša politika bila isključivo da se vezuje na sve kredite u kunama. U protivnom, evo na ovaj način vi kažete ako će se devalvacija napraviti tada su naši građani pogotovo u problemu jer naš rast dohotka vjerojatno neće pratiti rast odnosno devalvaciju kune i na taj način ponovno će ti isti građani doći u probleme da neće moći vraćati svoje kredite, što nikako nije u interesu nikom. Slušam Grozdanu Perić, slušam sve te laži koje oni šire od '94. da će nas taj stabilizacijski pakt spasiti, međutim to je jedna laž koja dolazi iz pakla od samog oca laži koje je apostol Ivan napisao u 8:44 da je to sotona jer mi smo do 1994. imali svoju valutu nevezano uz zlatne rezerve i ona nije imala pokriće u zlatnim rezervama i niti jedna valuta na kugli zemaljskoj nema danas metalno pokriće. Znači to što vi lupetate da kuna treba To što vi govorite da mi ne možemo emitirat kunu neovisno o stranoj valuti zato jer nemamo zlatne rezerve to je nonsens koji nema veze sa činjenicama. Ja ne znam na temelju čega vi crpite takve dezinformacije ili kako bi rekao Hebrang ja nekad ne govorim istinu, ali ne lažem, ali ne znam kako bi ovo nazvao ne govorenje istine odnosno laganje. Što se tiče teze da se ne moglo ukinuta valutna klauzula odnosno kredite pretvoriti u kunske, sve bi se dalo kada bi bilo volje, ali vi gospodo iz HDZ-a služite tim strukturama moći kojima služite i uporno branite taj propali monetarni model, kolonijalni model koji je iskušan, prokušan po cijelom svijetu i gdje god je on bio prokušan doveo do stravične kreditne krize i raspada valute, kao što je doveo u Argentini, kao što je doveo na Tajlandu, izazvao azijsku financijsku krizu, ali gospođo Perić vi o tome nažalost nemate pojma niti vas to zanima.

Prema tome sve ovo što se događalo i kako se događalo je nešto što je moglo biti maksimalno dobro napravljeno da bi mi kao mlada država mogli opstati i na način koji bi mogli opstati i uz to obnavljati državu, graditi državu i liječiti državu od svih razaranja. Prema tome, vi ne pamtite sve ono što se događalo prije jer niste bili rođeni, jer ste godište moje kćeri, dakle nemojte govoriti tako ružne stvari jer vi ne možete uopće znati u kakvim uvjetima se radilo i što se sve moglo i kako se moglo bolje. Mi svi želimo da cijeli sustav bolje funkcionira, isto tako moramo biti svjesni da bez bankarskog sustava, mi se možemo zatvoriti kao država. Ako vi hoćete primjer jedne Albanije ili bilo koje druge države koja je imala takav zatvoreni sustav u kojemu ćete jesti ne znam što, onda je isto tako to moguće, nećete imati kredita ali vjerujte mi nećete imati niti mogućnosti razvoja. Osim toga nećete biti niti otvoreni prema svijetu a isto tako budite sigurni da nećete imati niti turizam od 9 do 10 milijardi eura godišnje.

A HNB osim onih svih uloga koje ste spomenuli ima jednu po meni još bitniju ulogu a to je uloga supervizora, nadziratelja, regulatora poslovanja Hrvatskih banaka. Kao prvo, nije ograničila način korištenja valutne klauzule, mogla je to kroz predlaganje zakonskih izmjena putem Ministarstva financija kao što inače ona to radi. Dalje, HNB nije spriječila banke u nezakonitom načinu ugovaranja kamatnih stopa. I treće HNB i dan danas kaže da banke posluju zakonito nakon što banke nisu ugovorile sa svojim dužnicima parametre o promjenjivim kamatnim stopama. Dakle, HNB kao nadziratelj, supervizor i regulator poslovanja hrvatskih banaka je potpuno pala na ispitu i time je HNB prouzročila ustvari pravnu nesigurnost u RH. Evo to je to što sam htio reći.

Kolega da, u svakom slučaju bi bilo dobro i podržavam u svakom slučaju da taj nadzor i da savjet bude proširen. Što se tiče same valutne klauzule, točno je da su određeni propusti sigurno napravljeni i od strane HNB-a koja nije sve banke, uostalom vidjeli smo na koji način su banke poslovale i što se sve događalo, koje su propadale privatne banke i ostalo. Svi mehanizmi nisu kvalitetno od strane HNB-a isto tako možda upotrijebljeni niti su, ne kažem da su korišteni svi mehanizmi ali da možemo reći da smo jedna institucija je kriva za sve nedaće, to ne možemo reći. Dakle to je cijeli sustav i niz mjera koje mora zapravo biti dopunjen da bi taj instrumentarij bio što kvalitetniji i da bi se moglo onda ugrađivati u samo poslovanje svake pojedinačne banke, odnosno da bi ti ugovorili bili što kvalitetniji i na određeni način štitili pojedinca. Isto tako znamo da je sa devalvacijom odnosno rastom u tom slučaju, rastom vrijednosti švicarskog franka u Švicarskoj bio problem. Zato jer je taj kapital, zapravo švicarski građanin je imao isto tako preskupe robe, odnosno cijenu robe koju je on plaćao. Dakle jednako tako se odrazilo na cijelu svjetsku ekonomiju ali normalno mi moramo brinuti prvenstveno o sebi i o svojim građanima.

Ja ću isto uključiti u javne institucije jer zašto ne dopustiti državnoj reviziji da uđe u HNB? Zašto ne povećati transparentnost? I otišao bih korak dalje zašto ne povećati jednu vjerodostojnost naše središnje banke. Vjerodostojnost je tako česta riječ koju koristim evo danas u hrvatskom političkom prostoru da se tako izrazim ali evo hrvatsku javnost već više od 20 godina polarizira jedna rasprava kada dolazimo na temu monetarne politike i središnje banke a to je jaka kuna ili deprecijacija. A vrlo rijetko se postavi pitanje toga što bi trebala biti suština. Suština bi po meni trebala biti stabilna valuta uzimajući sve u obzir šta danas čini stabilnu valutu, uzimajući u obzir i okruženje u kojem živimo, naravno probleme u euro zoni, probleme koje imamo danas i sa postizanjem mastriških kriterija od kojih smo kao država dosta daleko. I sve one probleme koje zapravo naša valuta vuče već kroz 20 godina. To je znači građani joj ne vjeruju jer da joj vjeruju vjerojatno bi štedjeli u njoj, ne vjeruju niti poslovne banke, ne bi onda indeksirale svoje kredite u stranoj valuti a ne vjeruju niti svi oni koji kupuju odnosno prodaju nekretnine pa onda isto ih prodaju ili kupuju uz valutnu klauzulu ili zapravo za eure. To sve zapravo meni onako se čini, implicira mi da nema povjerenja u našu vlastitu valutu kao osnovni instrument monetarne politike i zapravo implicira da HNB nije vjerodostojna kao institucija, zapravo da ne radi svoj posao. Mislim da su to stvari na kojima bi trebali više poraditi.

Naša povijest, ovo o čemu govorim nas je zapravo navela na to kroz dinar, hrvatski dinar i sve one devalvacije i deprecijacije koje su bile da je ta nesigurnost zapravo ostala i da smo sve vezali praktički na neku stranu valutu a to je upravo euro. Ali mislim da mi svi skupa moramo da bi bili sigurni što će se događati moramo vjerovati prvenstveno sebi i činiti kao država i kao pojedinac dakle vjerovati svojoj valuti, poštivati dužnika, poštivati vjerovnika. Evo danas na klubu kažemo jedna institucija je radila to da je oročavala sredstva a dugovala je dobavljačima. Dakle moramo se opredijeliti da li želimo imati sačuvane nekakve novce i biti dužnici dobavljačima i onda ne dozvoljavati da u opticaj uđe sva ta kuna i svaka kuna da bi jačali tu svoju valutu. Jer to je zapravo jačanje hrvatske kune ukoliko vjerujemo da ta kuna zapravo i na taj način da podmirujemo svoje obveze i plaćamo obveze prema državi i prema svakom dobavljaču odnosno vjerovniku. Dakle evo to je smisao. Zahvaljujem. Uvažena kolegice iz vaše rasprave nisam shvatio stav o članku 2. ovog zakona a tiče se izvješća HNB-a jer ste spomenuli da bi neprihvaćanje ili nešto slično sa izvješćem trebali imati određene i posljedice. Naime, u članku 2. govori se o dvije vrste izvješća, jedno je polugodišnja informacija o financijskom stanju to je ono što imamo sada i sada je na dnevnom redu i drugo bi bilo godišnje izvješće o radu i poslovanju. Mislim da to drugo izvješće ne bi trebalo ići na Sabor, eventualno na odbor ali nema veze.

Prvo, time bi imali tri puta godišnje da guverner Narodne banke podnosi izvješće Saboru i da se o njima glasuje. U prošlom sazivu oko toga je bio jedan veliki prijepor unutar vladajuće većine da li se uopće glasuje o tom izvješću. Sad ste spomenuli nešto drugo. I naravno jedna sugestija predlagateljima, u Saboru se može glasati suzdržano, u zakonu piše da se glasuje za ili protiv.

Pa evo mi, ja sam rekla da ćemo u svakom slučaju pričekati i mišljenje Europske banke u tom smislu da li je uputnije da se izvješće prihvaća na znanje ili je u tom slučaju mogućnost glasovanja za ili protiv ili suzdržano, jel. A u daljnje, u drugom čitanju će se i klub i naši koalicijski partneri dakle o tome izjasniti na koji način će to biti najkvalitetnije kako bi se moglo onda to provoditi i kvalitetno i na dobar način.

Pa mislim da nitko nije postavljao upit nad neovisnosti Središnje banke jer europski sustav središnjih banaka garantira tu neovisnost i daje takav nalog. Međutim, postavlja se upit nad monetarnom politikom kao takvom. To je restriktivna monetarna politika visokih kamatnih stopa, male ponude novca i deflacije tj. mi danas imamo sustav stagflacije gdje plaće padaju a cijene rastu. To je prva stvar. A druga stvar, nije točno da bi ukidanje valutne klauzule uvelo destabilnost tj. nestabilnost u financijski sustav zato što je već bila situacija di su se hrvatski dinari konvertirali u kune i kad je provedeno preračunavanje svih potraživanja obveza u kune nije ugrožena stabilnost financijskog sustava. Tako da to je već bio slučaj.

Dakle, evo taman komentiramo dakle valutna klauzula nije obveza, ona je mogućnost ali je pitanje koliko mi vjerujemo svojoj valuti i onda kažemo evo ja neću podići kredit u eurima nego ću podići u kunama. Evo to se sada pokazalo kao nešto što je opcija koja je moguća i sve je pitanje opet okruženja koliko ta kuna vrijedi, koliko je cijena tog kapitala odnosno te kune dakle kamatne stope. Pa zašto su se dogodile upravo ovakvo poplava kredita u švicarcima? Pa upravo radi toga što je kamatna stopa bila puno niža u odnosu na eure. Dakle, tim se rukovodio svaki čovjek koji je na taj način razmišljao ne misleći da će dugoročno taj švicarac zapravo devalvirati toliko da će to biti zapravo problem. Izvolite. Predsjedniče, kolege.

Imamo ništave ugovore koji uopće nisu utemeljeni u domaćem pravu.

To je moje pitanje. I pitanje je kakva je sinergija, zašto je, kakva je svrha banke, Narodne banke uopće ako nema sinergije između nje, ove Narodne banke, USKOK-a i drugih ministarstava. To znači ona radi u vakuum. A ključno pitanje je pitanje korupcije i to je rak rana ovog društva i svih post komunističkih društava. Ja bih samo spomenuo hiper inflaciju što je bila do devedesete godine. Samo su dvije zemlje imale veću hiperinflaciju, Brazil i Zimbabve i znamo šta je bilo ušteđevine hrvatskih mušterija u bivšoj Jugi i kako je to završilo u Beogradu Ljubljanska banka itd. I mi smo, mi bi trebali govoriti hrvatskim poreznicima kakva je stvarnost u državi. A kakva je stvarnost? Jedino što ne postoji još ovdje je ona hiperinflacija.

Ja ne znam, ja mogu pretpostavljati kao i vi od kud kapital sve dolazi, ja to ne znam. Ali mi kao država svojevremeno vi znate i sami da su banke privatizirane i imamo nekoliko hrvatskih banaka. Prema tome, kapital je nešto što i novac što je vrlo, vrlo fleksibilno i tu mogu i ja isto tako kao i vi pretpostavljati od kud dolazi ili ne dolazi. Ali je činjenica da je to zakon ponude i potražnje i da sve ono što se traži, da ima određenu cijenu, a to su onda i kamate koje se onda na taj način i formiraju. Sljedeći klub zastupnika je onaj HSS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege.

Jer ako je često povika i na nas saborske zastupnike, na načelnike, gradonačelnike da netransparentno posluju, da moraju ići kroz reviziju onda i Narodna banka mora biti temelj analize Državne revizije na raspravi ovdje u Hrvatskom saboru. Znači, nalaz o njihovom poslovanju, o transparentnosti trošenja sredstava jer to je naš novac. Mi putem zakona smo im dali ovlasti, a onda imamo pravo o tome dobiti informaciju i raspravljati. Naravno da sam o tome raspravljao i 3.3. i istaknuo da nije važno da li će se izvješće o Narodnoj banci primiti k znanju, prihvatiti ili ne prihvatiti, nego da je puno važnije što je poslovanje Hrvatske narodne banke ta ekonomska i monetarna politika proizvela na terenu, a još važnije što nakon tih izvještaja ćemo učiniti da sutra bude bolje, da bude jedno društvo koje će dati nadu našem čovjeku, našem gospodarstvu, obrtništvu i poduzetništvu. I tad sam istaknuo da je takva monetarna politika dovela do toga da imamo preko 350 tisuća ljudi blokiranih, da po zadnjim statističkim izvještajima je preko 800 tisuća ljudi u RH na granici siromaštva, da se u Slavoniji i Baranji svako jutro probudimo sa 14 stanovnika manje i da nam je preko 100 tisuća stanovnika pogotovo mladih iselilo iz RH, a najvećim dijelom iz Slavonije i Baranje, Like i drugih, Zagorja i nerazvijenih dijelova RH. To je rezultanta poslovanja Narodne banke, komercijalnih banaka u RH. I pitamo se a gdje su tu bila Vlada i ministarstva? Čuli smo ovdje da se HNB ponašala kao meteorolog, najavila je problem, dolazi oluja, potres a ništa iza toga. A ja pitam tko je trebao biti gromobran tom hrvatskom malom čovjeku, tko je trebao pomoći korisniku kredita? A trebali su pomoći oni koji su ga upućivali da idu u kreditne linije i da se zadužuju.

Kažu ovdje govornici HNB se tako ponašala, nismo tu ništa mogli. A postavlja se pitanje koliko je bilo inicijativa od ministra financija, ministra gospodarstva da dođu do sastanaka, da se ukaže na probleme i da se traže rješenja? Nismo dobili o tome informaciju kroz ove rasprave, a dojam je da je guverner bio raspoložen za takve kontakte, to je rekao i ovdje s ove govornice, dođite kad god postoji kakav problem, razgovarajmo o problemu i nađimo rješenje. Izgleda da nije bilo dobre komunikacije kao što nije bilo dobre komunikacije ni kroz provedbu Strategije razvoja turizma gdje je u izvješćima vidljivo da državna tijela, različita ministarstva nisu međusobno komunicirala i da zbog toga nismo imali pozitivne efekte. Naravno da Državna revizija treba ući u Narodnu banku, dati svoj izvještaj jer nespojivo je da s jedne strane imamo pad kreditne aktivnosti skoro 7 milijardi, da je nenaplaćenost kredita narasla preko 48 milijardi, a da Narodna banka nije reagirala. Isto kao što nije reagirala ni kod slučaja švicarac, ni kod drugih novčarskih institucije koje su ušle u RH a nisu imali licencu za poslovanje u RH. I treba sveobuhvatna rasprava ukupno o poslovanju Narodne banke, o ukupnoj monetarnoj i fiskalnoj politici u RH jer moramo naći načina kako pomoći našem poljoprivrednom proizvođaču, obrtniku, poduzetniku, svakom čovjeku. Nema u Hrvatskoj malog čovjeka kao što je ovdje rečeno. Svi smo mi ovdje jednaki i trebamo biti svi na istom putu da kroz ovakva zakonska rješenja ne radimo samo kozmetiku, masku a problem iza toga ostaje. Jer što nakon Izvještaja Državne revizije? Da li ćemo prihvatiti ili ne prihvatiti? Državna revizija obično u svojim nalazima da i prijedloge što treba riješiti i na koji način se treba ispraviti određene nepravilnosti u poslovanju. Ali često smo takva izvješća imali ovdje i ništa se nije dogodilo. A ja sam tražio i onda i sad ponavljam da nam Državna revizija da koje su to upute dali za ispravak nepravilnosti, koji je rok da se to riješi i što ako se ne riješi, tko će odgovarati i na koji način? Tek onda ovo ima pravog svog smisla. Jer najveći dio kreditnog plasmana u RH je prema građanima. Gospodarstvo je jednostavno u stagnaciji što se tiče investicija i korištenja kreditnih linija. A država u kojoj je takav plasman kreditnih sredstava nema razvitka i nema napretka. Europska komisija, Središnja europska banka, komercijalne banke sjeli su zajedno pa i kroz Junckerov plan i kroz druge financijske aktivnosti stimuliraju rast i razvoj gospodarstva i uspjeli su u tome. Vidimo da gospodarski rast je prisutan u Europi koji se održava i u RH. Kad je povećana potražnja za robama iz RH, pogotovo iz drvo-prerađivačke industrije, metalo-prerađivačke pa i drugih industrija. A mi nismo našli načina kako pomoći našim izvoznicima da budu konkurentni. Pitanje je da li je stabilnost kune uvijek u korist našeg gospodarstva. Ako se već bojimo inflacije, a vidimo da ni deflacija nije dobra, moramo naći druge modele kako da HNB, HBOR i ministarstva nađu model plasmana sredstava ka korisnicima kredita, prije svega prema obrtnicima, poduzetnicima a najteža je situacija upravo u poljoprivredi jer najmanji plasman kreditnih sredstava je bio prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i tvrtkama u poljoprivredi. I imamo situaciju danas da naši ljudi nemaju kome prodati cvijeće, ostalo je puno toga jučer ne prodano, a ogroman je uvoz cvijeća. Ni tu nismo našli model kako to riješiti. Isto tako nismo našli rješenje ni za one korisnike operativnih programa u svinjogojstvu i govedarstvu, proizvodnji mlijeka gdje smo kroz HBOR, Ministarstvo poljoprivrede, kroz sufinanciranje kamata od jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave praktički preuzeli ulogu banaka i HNB-a umjesto da su oni to inicirali i našli načina nego su to preuzele jedinice lokalne i regionalne samouprave i stimuliranjem i subvencioniranjem kamata tim ljudima omogućili da dignu svoje proizvodne pogone. A što se dogodilo? Znate da su oni morali dati mjenice, da su morali dati osiguranja za svoje kredite i da su u ugovoru morali imati kupoprodajni ugovor za svoje robe. A njihov kupac je jednostrano mijenjao cijenu tih njihovih proizvoda. Najdrastičniji primjer je na mlijeku gdje su kroz operativne programe u govedarstvu i mljekarstvu ugovorna cijena je tada bila od 3,5 do 4,2 kune po litri mlijeka, a znate da je danas ispod 2 kune. I da nitko nije reagirao, ni Ministarstvo poljoprivrede ni HBOR ni Narodna banka da se tim ljudima pomogne. A preko 50 tisuća blokiranih je upravo iz reda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i d.o.o. iz poljoprivrede. Evo, to su razlozi gdje HSS podržava da se napravi reda i da se uđe sa Državnom revizijom u poslovanje HNB-a, ali tražimo od nove Vlade, od predlagatelja da kroz jednu širu raspravu se donese jedan sveobuhvatan model poslovanja HNB-a, komercijalnih banaka u RH potpomognutih od resornih ministarstava da se digne gospodarska aktivnost jer HNB može i mora biti alat zajedno sa ovim institucijama za jačanje gospodarske aktivnosti u RH.

Ne smije biti nedodirljivih moramo biti svi transparentni u svom poslovanju pa i Narodna banka i očekujemo da se udrugom čitanju ovaj zakon još u tom dijelu kroz raspravu sa nadležnim institucijama, kroz raspravu sa Državnom revizijom jer tu u prijedlogu zakona i tu evo jedna dobronamjerna sugestija, kaže neće biti potrebna dodatna sredstva za provođenje ovog zakona. Pa razmislite i razgovarajte sa predstavnicima Državne revizije ja mislim da će njima trebat ipak novih ljudi, nove tehnike i da će tu ipak biti određenih troškova. Ne znam da li to mogu iz vlastitih rezervi nadomjestiti, treba s njima razgovarati i vidjeti na koji način to riješiti, kao i riješiti problem sa središnjom europskom bankom i naći model i način da imamo stvarnu kontrolu nad poslovanjem HNB-a i da ako se ne usvoji izvješće znamo što nam je činiti i na koji način reagirati u takvoj situaciji. Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Kolega Vlaović, pa složio bih se s vama u ovom dijelu da i monetarna politika pokreće određene gospodarske zajedno sa svim ministarstvima i nadležnim tijelima može pokrenuti procese u Hrvatskoj k razviju poglavito nerazvijenih područja, pa ste otišli i na mljekarsku proizvodnju, poljoprivredu. Naravno da je nevjerojatno da u Hrvatskoj danas imamo napuštenu Slavoniju, Dalmatinsku zagoru, Liku, vi ste reli da se ne može prodati osnovne potrebe poljoprivrednika koje hrvatsko tržište treba a uvozi se kao npr. mandarine dolje iz Neretve u vas nešto drugo.

Što se tiče same revizije HNB-a Državne revizije pa mi smo za to bili i u proteklom mandatu i rekli ste u trećem mjesecu, vi ste tada bili u klubu sa HDZ-om, tada je MOST Nezavisnih lista, evo mi smo ovdje, profesor Linić … ovu sjednicu zbog toga što se nije htjela uvrstiti točka dnevnoga reda, u tome trenutku ne znam da li ste baš tada toliko izražavao ovo što ste sada napomenuli. Vrlo bitno i ovaj korak je bitan zbog toga što se otvara rasprava i ovo je jesan samo korak prema i monetarnoj politici i rasprave onoga što ovaj hrvatski Dom može napraviti u skladu sa zakonima i propisima.

Rekao sam da pozdravljam inicijativu da se napravi transparentno kroz izvještaj Državne revizije o poslovanju HNB-a i rekao sam da je to samo jedan korak i rekao sam smo i ja i vi u onoj raspravi proljetos zahtijevali jednu sveobuhvatnu raspravu i kompletno rješenje, ne može se kroz jedan zakon riješiti kompletna ekonomska i monetarna kriza u RH, ali da je ovo sada prilika ako smo već stavili u raspravu ovaj zakon da smo ga mogli malo više zahvatiti, a ne samo kroz ovaj dio da se uvede Državna revizija. Naravno da pozdravljam inicijativu da Državna revizija radi i u HNB-u ali da kroz ekonomske politike, kroz monetarne politike ako je to mogla EU kroz svoje modele zašto to ne preslikati u RH pa pomoći i tome proizvođaču mlijeka i proizvođaču mesa ili bilo kojem drugom obrtniku i poduzetniku, a ne ostao je sam. Rekao sam nije tada reagiralo ni Ministarstvo poljoprivrede, ni Ministarstvo gospodarstva, ni HBOR, ni HNB kada su se mijenjali jednostrano uvjeti iz ugovora i na taj način te obrtnike i poduzetnike pa i poljoprivredne proizvođače doveli do toga da ne mogu vraćati svoje kredite i to nam je rezultiralo ovim što ste i vi rekli, smanjenje proizvodnje i mlijeka i mesa i svih drugih poljoprivrednih proizvoda.

Kolega Vlaoviću, vi ste rekli da smo trebali radikalnije zahvatiti s ovim našim prijedlogom, a evo mi smo tražili samo da HNB kao institucija transparentno posluje, da njen rad propisa Državna revizija, a željeli smo istovremeno poštivati i neovisnost HNB-a. Evo čuli smo ovdje i na ovaj naš prijedlog koji je kako vi kažete nekakav mali korak, čuli smo od kolege Sauche da je ovo lex Vujčić i da je ovo obračun s guvernerom, pa zamislite što bi bilo da smo pokušali radikalnije zahvatiti. A što se tiče ovih prijedloga da se kroz raspravu nađu nekakva kvalitetna rješenja, mi smo za to otvoreni. Čuli smo možda i nekakve dobre prijedloge sa strane kolege Lalovca i kolege Aleksića možda da se kao cilj HNB-a stavi puna zaposlenost što bi onda utjecalo i na nekakve mehanizme i politike samog HNB-a.

Pa evo uvaženi kolega Grmoja i ja i mi iz HSS-a se slažemo da HNB mora imati samostalnost u svom poslovanju, ali da ta samostalnost i ukupne politike mogu i trebaju biti u funkciji gospodarskog rasta i razvoja RH, naravno u dogovoru sa Vladom, Ministarstvom financija i drugim institucijama. Spomenuo sam i da treba naći nove modele pa evo naš bankarski sustav posluje prema europskim pravilima, dosta je to kruti i tvrdi sustav i vidimo da naše gospodarstvo ne može doći do tog kapitala, da i najveći dio kreditnog poslovanja je upravo prema građanima dok ovaj dio investicijskih aktivnosti i kreditnog plasmana prema obrtnicima i poduzetnicima je u padu i da jednostavno naše banke traže rješenja a ne mogu ga same naći i zato treba tu uloga Vlade, ministarstava i svih nas da razgovaramo da damo određene prijedloge. Pa evo jedan od modela i prijedloga o kojima je već razgovarano i vi ste to više puta spominjali da se stavi u funkciju i državna imovina koja trenutno nije u funkciji gospodarstva a jedan od modela bi mogao biti i da to bude nekakav garantni nekretninski fond gdje bi se za određene investicije od državnog interesa različitim poduzetnicima moglo ići sa garancijom za tu investiciju i na taj način olakšati plasman sredstava ka poduzetništvu. A spomenuo sam i ovaj dio da se treba razraditi taj model državne revizije u Narodnoj banci i kroz proračun koji je za sljedeću godinu i za tu instituciju i za RH se mora sigurno prenijeti dio sredstava za tu aktivnost. Izvolite. Poštovani kolega Vlaović, vi ste u svom izlaganju zapravo ukazali i na mnoge negativne pojave koje su se dešavale kod nas i na našem tržištu i u gospodarstvu i u gospodarenju i teško je bilo šta zamjeriti i da manje-više sve što ste rekli stoji. Međutim, za veliki dio tih negativnosti, tih loših pojava doista HNB i nije odgovorna, odgovorna je svugdje tamo gdje smo imali plasmane kredita od strane poslovnih banaka a zapravo koji su posljedica lošeg nadzora nad poslovnim bankama koje je naša centralna banka morala obaviti, morala je zapravo upozoriti širu javnost a i te banke zapravo da usklade svoje poslovanje sa nekakvim našim zakonskim regulama kako do negativnosti ne bi došlo. Nedvojbeno je da, rekli ste da treba provesti jednu dublju, širu raspravu čak o ovom zakonu, Izmjenama zakona o HNB-u i nema dvojbe da je ovo jedino mjesto gdje se to može raditi. Jer RH je jedini osnivač HNB-a i ako netko treba o tome raspravljati o njenom mjestu i ulozi i u cijelom sustavu to je upravo Hrvatski sabor. Prevažne ovlasti, prevažne funkcije i prevažne nadležnosti HNB ima od izdavanja novca, vođenja poslovnih računa banaka, vođenja poslovnog računa same RH da mi ovdje ne bi smjeli raspravljati. Po meni čak ova činjenica da li ćemo mi glasovati o tom izvješću ili nećemo ona je čak po meni i sporedna. Važno je da mi imamo pravo raspravljati i važno je da mi imamo pravo ukazati na sve ono što nije dobro u njenom poslovanju a onaj tko želi čuti čuti će a ako treba mi možemo i dalje zapravo ići sa drugim mjerama koje nam stoje tada na dispoziciji. Ali ono što je važno iz zašto se zalažem da ovaj zakon bude paralelno u raspravi sa Zakonom o državnoj reviziji, o Državnom uredu za reviziju jer to su dva komplementarna zakona i de facto jedan i drugi se vežu. Ne možemo nadležnosti za Državni ured za reviziju propisivati samo ovim zakonom nego to moramo precizirati i u ovom drugom zakonu. Uvaženi kolega Bošnjakoviću u potpunosti se s vama slažem i zato sam i istaknuo ovaj problem da se do drugog čitanja sa državnom revizijom obave razgovori i da se vidi na koji način oni vide taj novi posao jer to do sada nisu radili i gdje su eventualne teškoće i da li im što treba od resursa osigurati. A naravno slažem se i s vama da bi ta dva zakona trebala ići paralelno u raspravu ali pitam se zašto nije. Ajmo napraviti kvalitetne zakone da budu provedivi a ako ih u isto vrijeme donosimo i međusobno usuglasimo sigurno će onda biti kvalitetno provedivi i na korist svim građanima RH.

Kolega Vlaović, rekli ste da ste očekivali snažniji zakon i šire izvješće o ukupnoj politici za pokretanje gospodarstva. Tu se s vama u potpunosti slažem pogotovo stoga što dolazimo iz istog sektora, često govorimo o poljoprivredi. Međutim, želim reći dvije, tri rečenice, bilo bi dobro da su recimo u HNB-u, iz HNB-a dolazile inicijative a posebice u sektoru poljoprivrede preko HBOR-a da se plasiraju krediti sa 1% ili 0,5% pa se onda ne bi dogodilo da naši poljoprivrednici, posebice peradari koji su ulazili u onom prijelaznom razdoblju iz EU, kada smo ušli u EU ne bi došli u situaciju da se nađemo da mi sada uvozimo 25% jaja u čemu smo bili samo dostupni u protekloj godini i ne bi se dogodilo da ta jaja dolaze iz Poljske i da su iz prošlog stoljeća, karikiram malo, dakle da su stara mjeseca dana i da se onda dogodi ugroza kakva je bila proteklih dana i o tome nismo jednom riječju u ovom Saboru progovorili ali doći će vrijeme, reći ću nešto i o tome. Dakle nije jedini posao HNB-a samo stvaranje profita i dobiti nego i ubrizgavanje sredstava u gospodarstvo. A sigurno da poljoprivreda vapi za takvim sredstvima. Svi me poljoprivrednici pitaju gdje su ta sredstva od 1%, gdje su ta sredstva od 0,5% koja obećavaju naše komercijalne banke takvih sredstava u poljoprivredi nema. Uvaženi kolega Križanić, ja se s vama u potpunosti slažem da HNB mora biti partner ministarstvima u pronalaženju načina i modela plasmana sredstava prema potencijalnim korisnicima kreditnih sredstava radi njihovih investicija. Naravno da HNB to ne može biti ali Hrvatska banka za obnovu i razvoj i druge komercijalne banke potpomognute kroz kvalitetne zakonske prijedloge i Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede zajedno kroz rasprave koje ćemo imati ovdje sigurno možemo zajednički tome doprinijeti ali nažalost smo bili svjedoci toga da takvih kredita na našem tržištu nema, a i ono što je bilo, što sam ja već u svom izlaganju rekao da su ljudi ostali sami na tržištu iako su bili potaknuti i od nas i od lokalne i regionalne samouprave to treba otvoreno reći i od savjetodavne službe i resornih ministarstava da idu u investicije, da treba dizati nivo proizvodnje, da imamo samodostatnosti i u mlijeku, i u mesu, u jajima, mandarinama, u vinu, u nekoliko proizvoda smo samo imali samodostatnost za potrebe tržište RH. Ali u ovom trenutku upitno je da li osim vina i mandarina imamo u ičemu još samodostatnost a i ovi sektori će sigurno doći u pitanje ukoliko se ne napravi jedan kvalitetan program. Govorili smo o strategiji razvoja poljoprivrede, govorili smo o potrebi donošenja hitnosti Zakona o zaštiti od nepoštene trgovačke prakse.

Poštovane kolegice i kolege evo u ovom najvišem domu u RH četvrt stoljeća se često znala čuti izrijeka da hrvatska kuna treba biti u hrvatskom lisnici još iz vremena dok smo imali i hrvatske banke, no međutim one su otišle na način na koji su otišle. I danas imamo HNB koja je kao jedan otok do kojega je jako teško doći, a ovaj najviši dom ovdje bi trebao svakako znati na koji način funkcionira i na koji način se donose odluke i na koji način planira HNB jer ona je uzrokovala masu problema. Tu bi se morao složiti s kolegom Pernarom koji je o tome govorio i o mnogim blokiranim i ovršenima jer su se banke ponašale svih ovih godina tak kako jesu a onaj tko je regulator bio upravo je HNB koja se tu nije dobro postavila. Vrlo teško je bez same prave revizije državne vidjeti kako funkcionira Narodna banka samim time što je ovaj bivši ministar financija gospodin Lalovac rekao koliko su to obimna izvješća koja u biti statistički izvješća sa po 500, 600 stranica sveukupno. Vrlo teško je iz toga uvidjeti kako HNB funkcionira stoga je neophodna državna revizija da upravo utvrdi što se tamo u banci radi. Nažalost ovim prijedlogom zakona koji je MOST predložio, a mislim da će se samo zagrebati po jednoj površini kako bi se MOST opravdao pred svojim biračima za svoja jamstva koja je dao i da ovo neće biti u biti na kraju krajeva ono pravo rješenje koje bi trebali u Narodnoj banci ovim izmjenama zakona i napraviti.

Odgovorit će uvaženi zastupnik Vlaović. Pa rekao sam da je ovaj prijedlog izmjena Zakona o Narodnoj banci dobar prvi korak ali da sigurno nije dostatan da bi se svi ovi problemi o kojima sam i ja i vi govorili riješe i naravno da je potrebna državna revizija o poslovanju HNB-a. Već je spomenuto i zbog problema sa švicarcem gdje nisu reagirali i problema sa ovim štedno-kreditnim zadrugama koje su poslovale u Hrvatskoj bez licence i zbog jednostavnog mijenjanja uvjeta iz ugovora korisnika kredita i niz drugih stvari. A meni je zapela za oko u jednom od izvještaja, mislim da je za 2012. da je za istu poslovnu godinu o istoj temi razlika bila samo 250 milijuna kuna od istog izvjestitelja a to je bila HNB. Opće nepojmljivo da si oni dozvole takav jedan gaf i sigurno da tu ima problema i da treba kroz i ovaj zakon i druge zakone staviti u kontrolu i HNB i sve druge financijske institucije u RH, a naravno da nam u prvom fokusu interesa budu građani RH kao potencijalni korisnici ovih sredstava. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vlaović, drago mi je da ste i vi primijetili to nečinjenje HNB-a jer ona je svojim nečinjenjem upravo omogućila da nam se događa sve to što se dogodilo. Ja se čudim stvarno guverneru Rohatinskom koji je vjerojatno komunicirao sa svim drugim guvernerima u EU. Austrijske banke dakle banke u vlasništvu banki majki koje se nalaze u Austriji su glavni generatori problema franak. Austrijska narodna banka je upravo naložila bankama koje rade u Austriji da moraju upozoriti dužnike koji namjeravaju ugovoriti valutnu klauzulu švicarski franak na preko 20 rizika. I nakon toga kad ni to nije možda bilo dovoljno zabranila je valutnu klauzulu franak u svim potrošačkim kreditima. Zašto HNB nije to isto učinila što je učinila Austrijska narodna banka? Nakon što smo ih mi upozorili na to? Naprotiv ona je i dalje, HNB je i dalje smatrala da banke u Hrvatskoj posluju zakonito a smatra to i dan danas. Dakle ta jedna inertnost, jedan nedostatak proaktivnosti je glavni razlog zašto imamo probleme koje imamo. I zbog toga je stvarno potrebna jedna dodatna proaktivnost u HNB-u u cilju stvarnog nadzora, stvarnog reguliranja i stvarne supervizije hrvatskih banaka, a ne da to bude samo u formalnom smislu kao što je bilo dosad. Pa u većini toga se slažemo i ja bih samo rekao da svi smo sad nešto govorimo o Narodnoj banci i o krivnji guvernera i ljudi koji su upravljali ovim institucijom ali rekao sam a i ponovit ću čini mi se da nisu samo oni krivi. Da gdje je tu bila inicijativa ministra financija, ostalih resornih ministarstava, Vlade da se traže rješenja?